Děkuji.

A když tady máme zásoby na 96 dnů, tak je jasné, že by to stačilo, a tento problém by nebyl.

Tady, pokud jde o energetickou bezpečnost, je zase velice důležité, kdo dodává jaderné palivo.

Nicméně, vy jste to sám zmínil, v tuzemských zásobnících je dneska asi miliarda metrů krychlových plynu. To není náhoda, ty zásobníky se postupně naplňují. Sám jste zmínil, že to stačí na spotřebu zhruba dvou měsíců, ale podotýkám, v letních měsících. Budeme dělat všechny kroky k tomu, abychom ty zásobníky naplnili dostatečným způsobem před příští zimou tak, aby i v případě zastavení dodávek plynu z Ruska jsme měli jistotu, že tu situaci zvládneme. To ale nemůže stačit a nemůžeme se s tím spokojit, nemůžeme si říct naplníme zásobníky, ono to nějak dopadne. Nedopadne. My se musíme bavit, a děláme to, jednáme o alternativních zdrojích plynu, o posílení dodávek a zajištění dodávek zkapalněného plynu do České republiky. To taky není úplně jednoduché, protože nemáme přístavy, nemáme úplně přímou možnost budovat terminály, jak to dělají jiné země.

Je to něco, na co se ta evropská energetická politika docela soustřeďuje, a Česká republika tady nemůže stát mimo. Takže i o tom vedeme a povedeme jednání v příštích dnech.

Vidím, že ano. Pane poslanče, máte slovo. Já bych se ještě zeptal přímo na konkrétní kroky. Ve svém programovém prohlášení vlády schváleném dne 6. ledna mimo jiné uvádíte, že prioritou je energetická bezpečnost, soběstačnost, klimatické cíle a dostupné dodávky energií.

Děkuji za položení doplňující otázky a poprosím pana premiéra o odpověď. Pane premiére, máte slovo. Vážený pane poslanče, to jsou dobré otázky, a přestože jsou interpelace a odpovídám na všechno, tak na jednu část té otázky odpovědět nemohu ze strategických a bezpečnostních důvodů. Kdybych prozradil některé kroky, které děláme, a záměry, které máme, tak by to mohlo mít dopad na chování některých poskytovatelů, mohlo by to mít dopad i na ceny a to v žádném případě nemohu dopustit. Takže jenom ujišťuji všechny, že děláme strategické kroky a taková rozhodnutí, abychom do budoucna zajistili dostatek plynu pro Českou republiku.

Kdyby nastala situace, že by Rusko zastavilo dodávání plynu do celé Evropské unie, tak by to problém byl. Evropská unie je ze 40 % závislá na ruském plynu jako celek, my z více než devadesáti, a pak bychom museli jednat.

To znamená, že se nejprve zajišťuje to, aby plyn měly domácností, které jím topí, pak aby to měla kritická infrastruktura včetně nemocnic, a tímto způsobem se postupuje. A doufejme, že to nenastane, není úplně pravděpodobné, že by to nastalo. Děkuji.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji.